Takže v soukromé sféře jsou samozřejmě ještě vedle toho zaměstnanci. To můžou být různé příklady šikany na pracovišti a takovýchto dalších případů, kde může být užitečné mít tyto případy také dokumentovány.

Doufám, že budeme mít dostatečné datové podklady tak, abychom vycházeli z relevantních údajů.

Nemáme přesné statistiky ohledně toho, jaká část těch oznámení je nebo není anonymní v situaci, kdy by se ten člověk mohl rozhodovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Brázdil. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.

Děkuji vám. Děkuji. Další do obecné rozpravy se hlásil pan předseda Benda.

Ano, přichází nám tady nějaká norma z Evropské unie, kterou pan ministr zcela správně předkládá v podstatě v minimalistické verzi a říká, pojďme to zkusit.

A to samé se bohužel týká těch anonymních oznamovatelů. Není úplně pravda, že by některé státní úřady, které mají ty prověřovatele, nebyly zahrnuty zejména anonymními oznámeními.